To znamená, proto vás prosíme a žádáme o to, abychom to buď zamítli s tím, že jako u exekutorů uděláme pracovní skupinu, dohodneme se tady a společně se na to sejdeme, ale my navrhujeme druhé čtení.

Děkuji. Mám zde... Vážený pane předsedající, já bych vás chtěl upozornit na znění § 95 odst. 3, který říká: Na závěr třetího čtení Sněmovna nejdříve hlasuje o návrzích na zamítnutí návrhu zákona vznesených ve druhém čtení, poté o pozměňovacích, popř. jiných návrzích k návrhu zákona. Poté se Sněmovna usnese, zda s návrhem zákona vyslovuje souhlas. My už jsme porušili tento odstavec tím, že jste nechal hlasovat o usnesení před hlasováním o návrhu zákona. Ten nebyl nikým rozporován. To znamená, nebyla vznesena námitka proti způsobu hlasování. Tudíž jsem považoval tento způsob a provedení hlasování za schválené. Kdyby tato námitka samozřejmě byla vznesena, dal bych o ní hlasovat. Pouze se vás táži, pane zpravodaji, zda návrh usnesení upravíte tak, jak bylo řečeno, že ukládáme vládě.